Ano, zaznamenávám si.

Děkuji. Prosím, máte slovo.

Tak moc prosím o upřesnění.

Proto doufám, že ta možnost pro nás bude existovat. Nemůžeme být přece trestáni za to, že nám záleží na životním prostředí. Jsme běžní občané, celý život poctivě pracujeme, platíme daně a dbáme na dobrou výchovu, slušnost a kvalitní vzdělání našich dětí coby budoucí generaci.

Předem moc děkujeme. Jsou důkazem nejen pro občany zmatené pomocí této vlády, ale hlavně tristní komunikace, kde se občané dovídají matoucí informace, které jdou mnohdy proti sobě.

Vláda říká, že bude komunikovat jasně a cíleně, že bude říkat občanům pouze to, na čem se jasně domluví, aby nemusela svou komunikaci měnit. Takže si začněme například tím prvním příkladem pětitisícový jednorázový příspěvek na dítě.

Takže tady máme poslední samozřejmě kauzu.

Ale samozřejmě že zmatená komunikace zapomněla dodat, a pan premiér Fiala byl buď špatně informován svým tiskovým odborem, nebo jednoduše prostě to neví, a nemůže vědět všechno, to je jasné, že jsou tam normativní náklady, které samozřejmě v rámci příspěvku na bydlení stropují ty ceny. Za třetí energetický balíček. To je fantastická komunikace tady této vlády. Energetický balíček řešíme od března. Máme duben, květen, červen, přichází červenec, všichni jsou nachystáni na energetický balíček. Ale ovšem nikdo o něm nic neví, protože přichází na stůl, na stůl hospodářského výboru.

Vždyť já jsem slyšel tento týden, kdy říkal pan ministr Síkela, že to připravovalo padesát až sedmdesát odborníků, celé ty tři měsíce makalo na tom energetickém balíčku, byli tam všichni včetně distributorů, takže potom nám to představili tak, že nám to jednoduše dali tady s těmito skvělými odborníky na stůl, a bylo to samozřejmě a je pořád myslím si velikou ostudou. Protože doteď nevíme, a ta paní tady v tomto mailu to píše úplně jasně, kolik vlastně ten energetický balíček do kapes občanů přinese.

Další fantastická komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu je z hlediska jejich vyhlášek a samozřejmě té skandální kontroly, kdy nám řekli na svém oficiálním twitteru, že budou chodit skoro do domácností a že to všechno nechávají na vlastnících jednotek bytů, samozřejmě na jejich nějakém předsedovi nebo zvoleném zástupci jednotek vlastníků soukromých bytů.

Takže například zdravotnická střediska.

To přece není možné.

Tak, děkuji moc.